V této chvíli to tedy stahujeme, ale já říkám, předpokládám a říkám tady opakovaně, protože to beru jako velký závazek a prospotřebitelské opatření do budoucna, že co nejrychleji se připraví technická novela, která by toto měla řešit a která by to měla zjednodušit pro spotřebitele.

Takže tolik za mě jako za poslance, který předložil pozměňovací návrhy, dva body jeden jsem stáhl, u jednoho vás poprosím o podporu. Jinak já mám tady celou řadu stížností lidí, kteří právě se dostali do nějakých problémů, mají tam něco špatného ve vyúčtování a prostě si je ty úřady pinkají. ČTÚ říká, že to řešit nemůže, posílá je někam jinam, ti lidé se obracejí na mě. Já vám děkuji za pozornost a poprosil bych možná pana ministra, aby tato naše slova, nás poslanců, co jsme to stáhli, potvrdil. Já vám děkuji.

Jen velice krátce já jsem chtěla jenom říct, že přece jenom, byť jsme se dohodli na tom stažení a budeme chtít rozšíření a zjednodušení pro občany, tak si nemyslím, že máme stoprocentní shodu, například my dva poslanci, v tom, jaké bude to konečné řešení. Tak jenom jsem chtěla jasně říct, že ta shoda se bude nalézat, to zjednodušení je cíl, zpřehlednění pro občany, ale současně to, co proběhne na podvýboru a v následných týdnech, budu pokládat za naprosto stěžejní. Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Zuna.

Já vám děkuji a nyní tedy řádně přihlášený pan ministr. Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za konstruktivní přístup. Já sice závěrečné usnesení nedoporučím a budu k němu mít odmítavé stanovisko, ale chci říct, že opravdu obecně panuje shoda, že problematiku je třeba řešit, nicméně já se domnívám, že není vhodné řešit ji zrychleně prostřednictvím pozměňovacích návrhů.

Problematika se bude projednávat na dubnové schůzi podvýborů pro ochranu spotřebitele, kde by měl být už představen prvotní návrh legislativního řešení, který připravuje moje ministerstvo ve spolupráci s ČTÚ. Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se, zda ještě někdo další se hlásí do rozpravy? Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v první řadě hlásím, že stahuji pozměňující návrh pod písmenem C2, sněmovní dokument 1828.